Děkuji. Dále se hlásil pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo. Aby mělo logiku, že budeme v 17 hodin projednávat zákony zamítnuté či vrácené Senátem, což my podpoříme, chci navrhnout jménem poslaneckých klubů ODS, KDUČSL a TOP 09, abychom zařadili na program schůze a projednali dnes první bod s názvem Informace vlády o průběhu očkování a očkovací strategii.

Děkuji za podporu tohoto našeho společného návrhu. Děkuji. Už to neplatí.

Dobrý den, dámy a pánové, hezký nový rok.

Já si myslím, že věcí k řešení je více.